Jestliže se podíváme na problém navyšování cen energií optikou čísel, tak za jednotkovou cenu elektrické energie za jednu megawatthodinu zaplatíme 7 210 korun.

Vysoké školy se proto musejí tentokrát spolehnout výhradně na pomoc Ministerstva financí. To jsou zjevné dopady. Co se týká těch méně zjevných dopadů, já bych se soustředil na dopady, které budou znamenat nárůst běžných nákladů na život každého jednotlivého studenta, tím myslím koleje a ubytování.

Univerzity chtějí vykrýt mimořádný nárůst cen elektrické energie, tepla, plynu formou svých rezervních fondů, a jak jsem říkal, nejsou bezedné tyto fondy a na některé komodity, zejména spojené se životem studentů, je nelze použít. Příkladem jsou právě zmíněné náklady na ubytování studenta nebo náklady na stravu.

V Brně bydlí studenti za ceny od 3 do 6 tisíc korun za měsíc v závislosti na vybavení pokoje a počtu lůžek.

Samozřejmě studenti mohou teoreticky požádat o sociální stipendium.

Finančním potížím tak nečelí dneska už jen vybraná skupina nízkopříjmových rodin, které pobírají sociální dávky, ale problematika zdražování naprosto všech nezbytných komodit našeho života bude mít dopad na drtivou většinu českých domácností, a rodiny s dětmi tento dopad pociťují samozřejmě dramatičtěji.

Ministerstvo školství jedná o navýšení o dalších 10 milionů korun. O další podporu v řádu desítek milionů korun se starají neziskové organizace a nadační fondy, které bez ohledu na to, kdy přijdou peníze na obědy z Ministerstva školství, zajišťují pro skutečně potřebné děti teplé jídlo alespoň jednou denně.